Nejdříve vás seznámím...

Dále bychom případně pokračovali body z bloku zákony prvé čtení.

Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán do vaší elektronické pošty 5. února.

Ještě jednou bych vás rád požádal všechny o klid v sále. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte mi, abych jménem poslaneckého klubu ANO navrhl pevně zařadit bod č. 32, tisk 205 o elektronické evidenci tržeb v prvním čtení, jako první bod po třetím čtení zítra, ve středu 13. 2. Děkuji. Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Okamura.

A já bych chtěl navrhnout v tomto

A zcela nepochybně Spojené státy v posledních týdnech zaznamenaly několikrát po sobě veřejné doklady skutečného vazalství vůči Spojeným státům americkým, což je něco úplně jiného než upřímné přátelství nebo rovnoprávné spojenectví.

Venezuela, která má největší odhadované zásoby ropy na světě, musí již patnáct let čelit silnému tlaku těch, kteří by bohatství z této strategické suroviny chtěli lidu ukrást pro svůj privátní prospěch.

To skutečně zásadní pro nás proto ještě čeká. Američané ohlásili ochotu Venezuelu napadnout i vojensky.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Pro další řečníky opravdu poprosím, abyse pokud možno ta diskuse už ztišila. Mnozí z vás si už možná všimli, máme vzácnou návštěvu. Takže poprosím, kdybychom je mohli přivítat.

Tak, děkuji.